Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je především revize právní úpravy taxislužby a provedení některých dílčích změn v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě. V oblasti taxislužby se v souvislosti s její liberalizací jednoznačně upravují pravidla pro provozování taxislužby za využití populárních mobilních aplikací a dalších elektronických komunikačních prostředků spočívajících v upuštění od požadavku na plnění některých povinností, a to povinného použití taxametru a označení vozidel střešní svítilnou. Současně se navrhuje redukce povinností dopravců a řidičů taxislužby tak, aby nedocházelo k nedůvodnému zvýhodnění poskytování taxislužby takzvanými alternativními způsoby. Právní úprava taxislužby se ale zároveň doplňuje o některé instituty, které povedou k lepší ochraně a vymahatelnosti práv zákazníků taxislužby.

Dále se zavádí nový způsob označování vozidel taxislužby tak, aby i vozidla, která nebudou vybavena střešní svítilnou, byla jednoznačně identifikovatelná jak pro zákazníky, tak pro samotné kontrolní orgány. Tímto novým identifikátorem bude evidenční nálepka vozidla taxislužby, kterou budou vydávat dopravní úřady a kterou bude muset být označeno každé vozidlo, kterým bude provozována taxislužba. Návrhem dochází rovněž k omezení

Děkuji, pane předsedající. Návrhem dochází rovněž k omezení rozsahu zmocnění obcí k regulaci taxislužby na svém území.

Mimo oblast taxislužby se ve prospěch adresátů právní regulace upouští od povinného označování velkých vozidel obchodním jménem podnikatele v silniční dopravě a dochází k dílčím změnám v úpravě povinností při přepravě nebezpečných věcí. Do zákona o silniční dopravě se dále včleňuje speciální úprava vůči zákonu o zaměstnanosti, která navazuje na unijní předpisy v oblasti vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, a navrhuje se stanovit, že kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah s řidičem budou muset být v případě zahraničních dopravců k dispozici přímo ve vozidle.

Změny obsažené v předloženém návrhu se dotýkají též licenčního řízení, ve kterém dochází k dílčímu upřesnění postupu při vydávání závazných stanovisek dotčených úřadů tak, aby v důsledku nečinnosti těchto úřadů nedocházelo k excesivnímu prodlužování licenčního řízení. K návrhu zákona byla uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů.